Já bych chtěl poděkovat panu ministrovi za změnu postoje Ministerstva dopravy.

Děkuji. Děkuji. Já vám to úplně přesně neřeknu, kdyžtak tu informaci dodám. My máme dneska několik našich zákonů otevřených, takže je dost možné, že by se to tam dalo dostat poměrně rychle přes nějaký pozměňovací návrh, takže to se můžeme domluvit, co se s tím dá udělat.

A jestli můžu ještě zareagovat na paní poslankyni Kovářovou prostřednictvím pana předsedajícího.

Když ta kontrola přijde na nějaký problém, tak to samozřejmě okamžitě musí začít vlastník mostu řešit.

Já si nemyslím, že to je teď záležitost Ministerstva dopravy, které má vzít na sebe to, že to bude opravovat za všechny. Jestli se dobře pamatuji, kraje, města, obce jsou dneska v přebytkových rozpočtech všude, tak možná by na to nějakou část peněz mohly najít. A nemyslím si, že to řešení je takové máme tady problém, státe, přisyp. Protože když si sáhneme do minulosti na dvojky, trojky, jak se velmi často říká, že se na to krajům žádné peníze nepřevedly, ona to není úplně pravda.

Takže tam někde ten deficit samozřejmě je.

Děkuji. Zmínil jste, že kraje by se měly o své mosty starat, což se snaží.

Ty přebytky jsou zřejmé. Ony musí mít alespoň na to spolufinancování. Co se týče Středočeského kraje, a myslím si, že těch krajů je celá řada, tak těch finančních prostředků, které ty kraje mají k dispozici, zase není tolik, protože podíváteli se na rozpočet jednotlivých krajů, tak vypadá výborně, ale musíme konstatovat, že polovina z těch finančních prostředků jsou peníze, které přijdou od státu na školství, a kraj je zase okamžitě rozesílá do tohoto resortu. Kraje mají velké výdaje s dopravní obslužností. To jsou obrovské sumy, které se dávají do těchto prostředků. Na sociální služby. A zkrátka a dobře na ty mosty jako by tam najednou nezbývalo.

Za to tedy samozřejmě kraje musí poděkovat, protože ten stav je také neúnosný, v některých případech velmi špatný, a krajům tyto finanční prostředky rozhodně pomáhají. Když se podíváte na to, co zde zaznělo. Ve Středočeském kraji ten dluh vnitřní v podstatě na těch mostech je 10 mld. korun.

Děkuji.

Čtrnáct dnů by vám stačilo, pane ministře? Tři týdny, výborně.